Já děkuji za otevření rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře, za otevření rozpravy. Víte, možná by tady ta diskuse nemusela být tak dlouhá, pokud by váš resort postupoval stejně jako vaši předchůdci na Ministerstvu vnitra, tzn. že by služební zákon, resp. zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů brali jako normu, na které by měla panovat co největší politická shoda. Asi vám nemusím připomínat, jak dlouho se diskutovalo o služebním zákonu, jaká tam byla legisvakance, než vůbec platil v tomto znění. Projednal jste to pouze s vašimi vládními poslanci. Zřejmě opozice není hodna toho, abyste se s ní o této normě bavil, což mně přijde škoda. A přijde mi to od vás i úplně ne standardní, protože si myslím, že jinak jste člověk, který umí tyto věci komunikovat. Takže bych ty svoje dotazy vznášela na nějakém plénu expertů, kteří by se tímto tématem zabývali. K tomu, co tady řekl pan kolega Huml prostřednictvím pana místopředsedy. Vždyť jsem to tady propočítávala a řekla jsem to úplně jasně. Asi jste mě neposlouchal.

Bohužel to můžu konstatovat jako fakt. Už s tím nic neudělám. A myslím si, že vy moc dobře víte a vědí to i někteří kolegové, že jsem proti němu velmi často na všech možných úrovních vystupovala a že mi vadily ty věci, které jste tady vy zmiňoval. Vy jste tady zmiňoval, že jsem nepochopila stabilizační příspěvek, že se bude vyplácet po půl roce, a to na ty čtyři roky. Já jsem to pochopila moc dobře. Pane ministře, vy chcete policejní sbor, kde budou sloužit policisté pouze čtyři roky? Já tedy ne. Já bych chtěla, aby ti lidé tady zůstali a aby byli oceněni právě ti, kteří tady už nějakou dobu slouží a něco umějí. Dejte jim to do základu. Zjistěte si, jaká je minimální mzda v České republice, jaká je minimální mzda v jednotlivých krajích.

Ráda se na nich budu podílet, protože sama vím o jednom problému, který policisty trápí.

Ano, slyšíte dobře.

Takže co z toho dovozujete? Asi stejně to co já. Když tam jedou na služební cestu, nemají rychlejší zápočet výsluhových nároků, mají mnohem nižší finanční prostředky.

Čelí stejným problémům, můžou čelit stejným útokům a stejně nasazují svůj život jako vojáci.

Já vám také děkuji.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ondráček. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pane předsedající, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Černochové. Oni tam vyjíždějí na služební cestu všichni.

Bohužel. Ale pan ministr to samozřejmě může řešit, protože je to opravdu ostudné, když vezmete, s jakým nebezpečím se lidé i z té cizinecké policie nebo ti, kteří teď jezdí pomáhat do těchto prostor, můžou potkat.

Takže to jen na doplnění toho, co jste, paní kolegyně, řekla.

Mě totiž trochu mrzí, že materiál byl projednáván se zástupci odborových svazů, ale nikdo z těch dvou odborových svazů s tímhle nepřišel. A já se tak trochu ptám, jak zástupci odborových svazů hájí práva svých členů, když na takovouhle v podstatě jednoduchou věc oni sami nepřijdou. Já jsem se na to podíval v rámci přípravy na dnešní schůzi o tomto víkendu, kdy jsem si znovu pročetl celý zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a komparoval jsem, co všechno se vlastně bude měnit, a jel jsem to paragraf po paragrafu.

Pak jsem si říkal šest měsíců při průměrném platu 25 tisíc, to je hrozně málo, to i podle občanského zákoníku bylo kdysi 200.

Jsem připraven o něm diskutovat.

A ostatní věci, které jsou. Je pravda, že jsem nebyl ani jako předseda podvýboru pro policii s tímto materiálem nijak seznamován, a to bych asi potvrdil to, co říká paní kolegyně, že jako opozice nedostáváme prostor.